Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, pro vládu, která dnes ráno podala demisi a která byla jmenována 13. prosince, samozřejmě problematika azylového systému a kvót je prioritní.

My to skutečně považujeme za prioritu, věnujeme tomu zvýšenou pozornost.

Protože my nejsme skutečně v trvalém ohrožení. Nejsme. My jsme šestá nejbezpečnější země na světě, kriminalita klesá.

My děláme všechno pro to, aby to, co se stalo, že jsme byli přehlasováni, aby se to nemohlo opakovat. Proto já jsem už 14. prosince na Evropské radě, a ještě předtím jsem měl schůzku s předsedou Evropské rady Donaldem Tuskem, který potvrdil naši pozici, že kvóty jsou neefektivní, nefungují a rozdělují Evropu, ano. A proto samozřejmě my máme jasnou strategii. Proto i prioritně se tomu věnujeme. Já jsem na Evropské radě vystoupil, ta vystoupení byla různá.

My jsme jednoznačně vystoupili velice konkrétně, i premiér Maďarska, Slovenska, Polska, samozřejmě i já, a jasně jsme řekli, že to je cesta pro další rozdělování Evropy a je to cesta do pekel. My máme jasný plán, jak tomu zabránit, a to je jednoznačně se soustředit na to, když to bude na pořadu Rady ministrů vnitra, aby se nestalo to, co se stalo, abychom nebyli přehlasováni.

Takže my děláme maximum a je to pro nás priorita. Je to pro nás priorita, aby se to nestalo. Já jsem dlouhodobě kritický k přístupu Evropské komise k migraci.

A tady to nefunguje. Takže já mám na to jednoznačný názor. Jasně jsem řekl na Evropské radě, že řešení je boj proti pašerákům. Neuvěřitelné!

My jsme jasně řekli, že to chceme řešit mimo Evropu.

Údajně to tak není.

Musíme bránit Evropu a musíme skutečně udělat všechno pro to. Ano, argumenty, že se snížil počet migrantů, jasně, ale systémově to není řešeno.

My máme jasný plán, to není o tom, že to je nějaký vztah Brusel Praha.